Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, dovolte mi krátce reagovat na průběh rozpravy, na předpředřečníka, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Vážený pane kolego, s ODS, ale i s jinými politickými stranami nás spojuje poměrně velmi málo věcí.

Děkuji.

Já jsem chtěl reagovat na předřečníka, pana poslance Vícha.

Když se podíváte do toho příslušného nařízení vlády, tak tam samozřejmě najdete spoustu položek, včetně objektů, které jsou důležité pro ochranu bezpečnosti státu, takže se domnívám, že tento návrh je pravděpodobně nadbytečný.

Dobrý den. Řekněme si upřímně, o co se jedná.

A protože nemám žádnou přihlášku do rozpravy... Ale já, paní kolegyně, ještě před skončením rozpravy dám hlasovat o vašem návrhu. Prosím, paní poslankyně, upřesněte to. Já vám to upřesním, pane místopředsedo.

Navrhovala jsem po vyčerpání těch, kteří v tu chvíli byli na tabuli, protože se mi vůči nim zdálo nezdvořilé, že by si měli přihlášku nechávat napříště. Já jsem to tak pochopil. Proto jsem také nechal běžet obecnou rozpravu a před jejím skončením dám hlasovat o vašem návrhu na přerušení. Teď dám hlasovat, pokud se nehlásí kolega Bartoš, kterého jsem viděl. Dobře. Hlásí se, tak prosím. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mně to nedá. Já bych potřeboval prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana poslance Klause.

Podle mě opřít se do demokratické strany ve Sněmovně s tím, že dělá nějakou kriminální aktivitu, nebo co zaznělo, je podle mě přes čáru i na něj. Takže prostřednictvím pana předsedajícího prosím o vysvětlení, co tím myslel, uvedl konkrétní příklady a případně se omluvil.

Pokud ne hlásí se do rozpravy.

Nyní máme návrh na přerušení, který předložila paní kolegyně Jana Černochová, a to do vyjádření ministra obrany, který je tady přítomen, a je jenom na něm, jestli se chce vyjádřit hned, nebo později. Čili teď já nemohu udělat nic jiného než nechat hlasovat o návrhu paní kolegyně Černochové, a to bez rozpravy. Odhlásím vás všechny a požádám vás o novou registraci. Já vás vidím, pane předsedo, ale už jsem zahájil proceduru hlasování. Já jsem to vnímal tak do vyjádření. Já samozřejmě neeviduji přihlášku pana ministra, takže pokud se chce vyjádřit, tak to je jiná záležitost.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování číslo 206, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

My tedy přerušujeme projednávání tohoto bodu, ale vzhledem k tomu, že je tady ministr obrany, tak se ho zeptám, jestli se chce vyjádřit v tuhle chvíli.

Myslím si, že je to legitimní jednání. Pan ministr zatím nechce hovořit. Přerušuji bod číslo 12. Děkuji zatím zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji. Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu pana poslance Mariana Jurečky od 16 hodin z osobních důvodů. Nyní s přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Já vám ještě neudělím slovo, protože chci, aby byl ve sněmovně klid. Já jsem se snažil dodržet přesně jednací řád i přesně návrh procedurální, který tady padl. Mimo body se může vyjádřit jenom ten, kdo má přednostní právo.